37. Po skončení sloučené obecné rozpravy neeviduji návrh na vrácení ani zamítnutí a budeme se zabývat návrhy na přikázání nejprve garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl taktéž tento návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo jiné přikázání? Není tomu tak. Zahajuji hlasování o přikázání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 239, přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro 123, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme přikázali tento návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Prosím, pane poslanče. Prosím bez těch poznámek. Děkuji. Děkuji za slovo. Víte, mně se nechtělo věřit tomu, že Poslanecká sněmovna nechce, aby zákon, který se týká hazardních her, projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, když se to měst a obcí bezprostředně dotýká. Velmi vás prosím, abyste tento návrh přikázali i tomuto výboru. Eviduji tento návrh. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, o kterém jsem zahájil hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Končím projednávání tohoto bodu.